A ta vakcína je naší jedinou zbraní.

Informacím podléhá značná část populace, včetně některých zdravotníků.

Nákazu nadále považujeme za nebezpečnou ruskou ruletu, která si své oběti hledá bez větších pravidel.

Teď je čas říci, že vakcinace je samozřejmě lepší než sedět měsíce zavření doma. Teď je čas říci, že účinnost i bezpečnost vakcíny bude velmi pečlivě sledována.

Proto jsem využil tuto příležitost k tomuto apelu, protože si myslím, že je to skutečně důležité.

Taky jsme přikročili k strategii testování antigenními testy.

Protože je to podle mě velice důležité, aby tento projekt byl zrealizován, abychom je samozřejmě ochránili, protože je to vlastně kromě těch domovů seniorů další projekt, který naše vláda realizuje. Ale zatím ten zájem je malý, takže musíme se snažit naše učitele přesvědčit, že je to důležité nejenom pro ně, ale i pro děti, které učí. i pro rodiče těchto dětí.

Je to důležité hlavně proto, abychom mohli ochránit naše spoluobčany.

Tak děkuji, pane premiére.

Takže pane ministře, ještě chviličku. Já ještě přečtu, než otevřu rozpravu, připomínám, že podle § 109m odst. 2 a 3 zákona o jednacím řádu při zkráceném jednání o návrhu na vyslovení souhlasu s prodloužením nouzového stavu se projednání ve výborech nekoná, nelze v rozpravě uplatňovat faktické poznámky, poslanec může vystoupit v rozpravě nanejvýš dvakrát a Sněmovna může rozhodnout o omezení řečnické doby až na pět minut s tím, že omezení řečnické doby se vztahuje i na poslance pověřeného přednést k věci stanovisko poslaneckého klubu. Nyní tedy otevírám rozpravu. Prosím, pane ministře, máte slovo. Dále budeme postupovat podle přihlášek s tím, že ani první vystupující, ani druhý vystupující nemůže být zpravodajem, takže ještě musíme potom rozhodnout zřejmě hlasováním, kdo bude zpravodajem této věci. Tak prosím, pane ministře. Vážený pane předsedající, dámy a pánové poslanci, nejdříve mi dovolte poděkovat všem těm, kteří se vzdali svého přednostního práva a umožnili mi doplnit informace k projevu pana premiéra. A já vám za to ze srdce děkuji, vážím si toho.

Dopředu říkám, že v té době, kdy se tak stalo, se ještě nemohly plně projevit změny dané předchozím uvolňováním během minulého týdne, a je to odraz toho, že opatření, tak jak byla nastavena, pravděpodobně nebyla plně dodržována. A v tom případě je logické, že k té změně začíná docházet.